To už jsme hlasovali. Je to jeden návrh. Samozřejmě lze požádat o to, aby byly věci, které lze hlasovat zvlášť, hlasovány zvlášť.

Děkuji za slovo.

Pan předseda Stanjura.

My jsme požádali a věříme, že nám bude vyhověno.

Pokud by s ním nebyl souhlas, je možno podat námitku.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Já vám rozumím, že byli všichni pro. Já jsem si toho naprosto vědom, ale je zde žádost o kontrolu hlasování, tak dám panu předsedovi možnost.

Zpochybňuji hlasování tímto způsobem. Ano. Takže doufám, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o námitce proti hlasování, kterým jsme zařadili daňový balíček. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce?

Námitku jsme schválili. Budeme tedy opakovat hlasování, kterým jsme zařadili na dnešní pořad daňový balíček.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. A pokud nikdo nezpochybňuje to následné hlasování, které jsme měli, tak bych řekl, že jsme se vypořádali s těmito návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a je možno pokračovat podle schváleného pořadu.